Druhá záležitost byly právě ty věci, o kterých já jsem s nimi hovořil, to znamená, musím přiznat, že jsem na pana Dvořáka byl mnohem tvrdší než na semináři, protože přece jenom bylo to mezi čtyřmi očima. Tam jsem mu vyčetl jednotlivé položky, to znamená nárůsty lidí, od roku 2014 přijal zhruba 200 lidí navíc. Vyčetl jsem mu samozřejmě vzájemný poměr snižující finančního majetku dneska jsem také o tom hovořil. Vyčetl jsem mu to , že mu samozřejmě klesá majetek. A mohl bych takhle pokračovat, neboť jsem s ním měl schůzku asi zhruba hodinu, neodměřoval jsem to, a výsledkem bylo to: Pane Juříček, prosím vás, pojďte nám pomoct.

Děkuji za slovo. Už se to nedá vydržet. Fakt se to nedá vydržet.

Podíval jsem se, kdy byli zvoleni. Všichni byli zvoleni za doby, kdy hnutí ANO bylo součástí vládní většiny. Všechny ty lidi jste tam poslali vy! Tak asi kritizujete sami sebe, když volíte ta ostrá slova na jejich adresu. Zítra budeme mít daňový balíček a o 100 % se zvyšuje poplatek do katastru, protože je inflace. A vy to tady budete hájit. Ale prosím vás, buďme rozumní, schvalme to! To říká každý rok k rozpočtu.

A co chcete!

To klidně. Děkuji. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Bohužel žádná manipulace, to jsou čísla, to jsou fakta.

Samozřejmě postupně pan Dvořák řekněme opticky lezl pod stůl a hledal cestu, jakým způsobem připravit rozpočet 2020, jestli bych jim s tím pomohl a podobně. Já musím říct, že jsme se rozešli velmi korektně. On mně za to ještě SMSkou poděkoval. Já jsem mu za to SMSkou taktéž poděkoval, že doufám, že si z toho něco vzal, že nějakým způsobem začne šetřit. Nicméně dneska zhruba před několika hodinami vyšlo, že návrh na organizaci semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Prosím vás, tady všem ukazuji, že to není pravda, že to je lež. Tady je jasný požadavek pana generálního ředitele, aby svolal seminář. Tady si to můžete všichni přečíst.

A to bylo všechno.

Co všechno máme ještě počítat? Co všechno máme počítat? Proto říkám, že to je účelové. Děkuji.

Vážený pane předsedající, paní a pánové, já chápu tu debatu, zpolitizovala se, ale prosil bych jednotlivé řečníky, nemohl jsem to udělat, když jsem řídil schůzi, aby se vrátili k tématu.

Já také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Bývá výhodou člověka, který je trpělivý a počká si, že se dočká. Tím pádem z velké části se budu moci oprostit od některých věcí, které jsem si ve svém vystoupení připravil, protože je už přede mnou řekli předřečníci, a z úcty k vám, paní poslankyně a páni poslanci, nebudu ty věci opakovat. Nicméně několik poznámek k tomu, co zde zaznělo, a k tomu tématu, o kterém dnes debatujeme.